A teď k té druhé části. Ta se týká Ministerstva spravedlnosti.

A my teď budeme mít už čtvrtého ministra za méně než dva roky. To znamená, rezort spravedlnosti je naprosto destabilizován, nemůžou se tam plánovat a provádět reálně projekty. Z jakého důvodu v podstatě Hrad přichází se svými nominanty do této situace, kdy má toho člověka nominovat předseda vlády Andrej Babiš, a ve skutečnosti ta iniciativa pochází z Hradu.

Připraví se pan poslanec Polanský. Děkuji za slovo.

Jediné, co se od té doby změnilo, je obsazení ministerského křesla. Jak jsme se dnes dozvěděli, tak už tedy podruhé. Post zmocněnce vlády pro lidská práva už je zase prázdný a za toto volební období se Rada vlády pro lidská práva sešla přesně jednou, ačkoliv v jejím jednacím řádu stojí, že se bude scházet minimálně čtyřikrát do roka. Za tento tristní stav nese zodpovědnost předseda této rady, což jste, pane premiére, vy. A mimochodem, rady vlády pro záležitosti romské menšiny, pro rovnost žen a mužů a pro neziskové organizace a už zmíněná Rada pro lidská práva, jejichž jste také předsedou, se také nesešly tolikrát, kolikrát se sejít měly. To je jednoznačně manažerské selhání předsedy. Probíhá výběrové řízení na nového vládního zmocněnce pro lidská práva. Proč není toto řízení transparentní? Kdy bude ukončeno a kdy se dozvíme nové jméno? Hodláte i nadále předsedat Radě vlády pro lidská práva? Jestliže zůstanete předsedou Rady vlády pro lidská práva, plánujete se této oblasti alespoň okrajově věnovat? Nebo vaše vláda prostě nechce lidská práva vůbec řešit? Díky předem za odpověď.

Připraví se pan poslanec Michálek. Děkuji. Vážený pane premiére, je to rok, kdy vaše vláda rozhodla o přesunu brněnského nádraží do nového umístění, takzvané varianty řeka. Na základě argumentů nákladních železničních dopravců, že rekonstrukce uzlu může jeho propustnost naopak zhoršit, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy o zpracování aktualizace studie proveditelnosti. Ke studii byla údajně zpracována zadávací dokumentace, a to již loni v létě, ale nikdy nebyla zakázka vypsána. Nejprve ministerstvo tvrdilo, že technickoekonomickou aktualizaci udělá nakonec SŽDC vlastními silami, dnes už říká, že žádná aktualizace se vypisovat nebude. Pouze proběhne posouzení, ale až v rámci přípravných prací na dílčí rekonstrukci uzlu Židenice. Tedy již pouze v rámci návazné dokumentace, kdy výsledky nemohou již nic ovlivnit. Jak se stavíte k tomu, že Ministerstvo dopravy brání plnohodnotnému nezávislému technickoekonomickému zhodnocení propustnosti zvolené varianty projektu rekonstrukce železničního uzlu Brno do doby, než už bude vlastně pozdě cokoliv měnit? Učiníte nápravu? Za odpovědi vám děkuji. Já také děkuji. Pan premiér vám odpoví do 30 dnů písemně. Tím jsme tedy vyčerpali interpelace na předsedu vlády a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

A připraví se pan poslanec Černohorský. Prosím, pane poslanče. Pěkné odpoledne.

Dneska budu velmi stručný. Položím jenom tři otázky.

Otázka číslo dvě.

Takže jsem se chtěl zeptat, protože tam jsou trošičku dál, jestli Ministerstvo dopravy v této věci spolupracuje s německými orgány, aby zjistilo škody v důsledku tohoto jednání a nějaká další opatření.

Děkuji. Pan ministr není přítomen, tedy vám odpoví písemně do 30 dnů. Dobrý den. Česko má nyní jedinečnou příležitost ovlivnit kvalitu ovzduší v příhraničí, zejména tedy na Ostravsku. Ovzduší v regionu totiž dlouhodobě znečišťují lokální topeniště i stacionární zdroje ze sousedního Polska. Polsko právě připravuje národní program omezování znečištění ovzduší podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení evropských emisí některých látek. Polský národní program omezování znečištění ovzduší skýtá Česku příležitost podstatně zmírnit dálkové přenosy emisí z Polska, které trápí zejména Ostravsko.

Zainteresované české subjekty by pak mohly vstupovat do procesu veřejného posouzení dopadů na životní prostředí a ovlivnit do budoucna míru přeshraničního znečistění.

Hodláte v této věci učinit výše navrhované kroky a iniciovat zapojení Česka do procesu přípravy polského národního programu omezování znečišťování ovzduší? Pokud ano, v jakém časovém harmonogramu? Pokud ne, tak poprosím o zdůvodnění. Děkuji. Pan ministr vám odpoví na vaše otázky písemně do 30 dnů. Prosím pana poslance Farského, který bude interpelovat pana ministra Kněžínka ve věci rušení nezákonných exekucí. Připraví se pan poslanec Bartošek. Vážený pane nepřítomný a končící ministře, docela mě až pobavil ten pohled na tu desku, kde ze tří interpelovaných ještě před chvíli, ze čtyř interpelací ještě před chvílí šly tři interpelace na ministry, kteří v době podávání interpelací ještě byli a možná, že teď už pomalu nejsou. Já jsem chtěl poděkovat.